Děkuji. Žádné další faktické poznámky nemám, tak teď má slovo pan poslanec Výborný, který je řádně přihlášen. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, mnohé tady zaznělo. Já bych se určitě přihlásil k tomu, co říkal kolega Chvojka ohledně vypuštění institutu svádění, protože to skutečně může být velmi nebezpečné. Samozřejmě zásadní věcí jsou ty odposlechy, protože zařazení takovéto úpravy mezi, podotýkám, závažné trestné činy jím zdaleka není, mezi ty činy, u nichž lze v rámci trestního řízení využít zvláštní prostředky včetně užití odposlechů, se pak může snadno stát nástrojem, jakým lze alespoň naoko legalizovat prováděné odposlechy, komunikace mezi obviněným a jeho obhájcem. A jenom chci podotknout, protože v odůvodnění předkladatele se mnohokráte odkazuje předkladatel na zkušenosti ze zahraničí, případně na různé mezinárodní úmluvy, k tomu se ještě dostanu, že takováto úprava není zavedena v žádném z tradičních systémů, ani na Slovensku, jak se opakovaně uvádí.